Tak prosím o klid!

Asi nikoho nepřekvapí, že stanovisko Ministerstva financí k většině pozměňovacích návrhů uplatněných ve druhém čtení bude negativní. Důvody našeho postoje byly uvedeny v písemném stanovisku a podrobně diskutovány na garančním rozpočtovém výboru. Dovolím si zde však okomentovat pozměňovací návrh, na jehož přípravě Ministerstvo financí spolupracovalo. Jde o pozměňovací návrh paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostré, který reaguje na nedávný nález Ústavního soudu ve věci formulářových podání. Ačkoliv dlouhodobě považuji za žádoucí, aby legislativní změny v daňové oblasti pokud možno procházely komplexním legislativním procesem a diskusí s odbornou veřejností, jako je tomu u vládních návrhů zákonů, v tomto případě bylo nutné operativně zareagovat na situaci, která nastala v době, kdy už vládní návrh byl předložen Poslanecké sněmovně. Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu u formulářových podání ke konci letošního roku, a tím fakticky určil vládě a zákonodárcům lhůtu pro přijetí úpravy nové, která zrušenou úpravu nahradí v duchu závěrů nálezu Ústavního soudu. S ohledem na skutečnost, že standardní legislativní proces zpravidla trvá v České republice déle než jeden rok, považuji cestu poslaneckého pozměňovacího návrhu k již předloženému sněmovnímu tisku, který navíc novelizuje stejný paragraf, za prakticky jedinou, která garantuje včasné přijetí a současné vytvoření dostatečného prostoru pro následný legislativní proces vyhlášek ve věci daňových formulářů, k jejichž vydání by mělo být Ministerstvo financí nově zmocněno. V tuto chvíli děkuji za vaši pozornost a jsem připravena odpovídat na případné další podněty.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych ještě před hlasováním požádal o podporu...

I paní ministryně zmínila teď ve svém vystoupení, že ono prodloužení z 30 na 45 dnů je nezbytným důsledkem zavedení takzvané zálohy na nadměrné odpočty, to znamená, že nově se zavádí institut, kdy finanční orgán vrátí tu část nadměrného odpočtu, kterou v rámci kontrolní činnosti nemíní prověřovat, a tvrdí, že to je ten důvod, proč onu lhůtu je potřeba prodloužit ze 30 na 45 dnů. Jestli dovolíte, rád bych to popsal na srovnání současné situace a situace, kterou navodí tento zákon, budeli schválen.